Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítal veřejného ochránce práv, pana Stanislava Křečka, kterého zároveň prosím, aby se ujal slova a předloženou zprávu uvedl. Vítám vás v Poslanecké sněmovně a máte slovo.

Prosím o ztišení. Děkuju. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, děkuji za pozvání.

Považujeme to za jeden ze zvláštních problémů.

Jak jsme úspěšní v jednání s úřady?

Děkuji pěkně za vaše vystoupení, a jenom pro informaci, tento sněmovní tisk projednal petiční výbor, usnesení výboru bylo doručeno poslankyním a poslancům jako sněmovní tisk 411/1.

Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že pan doktor uvedl právě tady tuhle zprávu vyčerpávajícím způsobem, takže mi dovolte, abych vás seznámila jen s návrhem usnesení z petičního výboru: